Vaše vystoupení, paní předsedkyně, vyvolalo dvě faktické poznámky. S první faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Brázdil. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Přesunu se do minulého volebního období.

Naprostá většina veřejnosti, veřejné mínění jasně říká, že je nutná důchodová reforma, že jsou si občané vědomi toho, že tento systém není dlouhodobě v těchto parametrech udržitelný. Vyprošuji si potom takovéto překrucování slov a těch důvodů, proč je nutné dělat změny.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, pane ministře, to máte pravdu, prostřednictvím pana předsedajícího, že ta generace, která nastoupí, bude platit důchody, respektive to, co starší generace tady už odvedla.

Ale já bych se chtěla zeptat jinak.

Moc děkuji, pane předsedající.

Cituji: